Pan poslanec souhlasí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, asi bych se předně omluvil některým odcházejícím návštěvníkům, kteří zde byli na minulý bod. Opravdu bychom to na tomto jednání nestihli. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať nás pan navrhovatel může seznámit s tímto bodem. Prosím, pane poslanče, pokračujte. Usnesení č. 66 ve věci platů učitelů jsme přijali téměř jednomyslně v prosinci 2017.

Takto nemůžeme pokračovat. Dámy a pánové, prosím vás, abyste vytvořili podmínky, ve kterých pokračovat můžeme. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče. Jenom upřesním tu důležitou část pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020.

Tentokrát už poměrně důrazně žádám všechny kolegyně a kolegy, kteří tady hovoří nahlas, aby odešli do předsálí a umožnili těm, kteří mají zájem, aby poslouchali tento bod.

To budeme vědět na konci března, jak k tomu došlo.

Dámy a pánové, nezbývá mi, než začít jmenovat poslance a poslankyně, kteří neuposlechli prosby předsedajícího a neumožnili, abychom pokračovali v jednání. Ještě jednou vás všechny vyzývám k tomu, aby pan poslanec měl odpovídající podmínky pro svoje vystoupení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.